Vzpomeňte si na pohádku, kterou znáte z vašeho mládí a kterou si připomínáme každý rok před Vánocemi Byl jednou jeden král.

To je pravda. Kdo má lepší povědomost o struktuře, vnitřních předpisech, zvyklostech a postupech uvnitř Ministerstva spravedlnosti, třeba ve věznicích? Má to Policie České republiky? Nemá, ta tam nepracuje. Ale mají to pověřené orgány Vězeňské služby, které jsou policejním orgánem a mohou konat prověřování. Prověřování! Kolegyně, kolegové, nikoli vyšetřování. A my v tomto případě chceme říct, že vojáci, kteří jsou studovaní, vycvičení úplně na něco jiného, mají konat odbornou práci Policie České republiky? Já říkám, že to bude špatně, protože podle důvodové zprávy navrhovaná změna je podle mě nadbytečná a jedná se o cca 50 nebo 60 případů. Opakuji: 50 nebo 60 případů za rok. Zvýší to efektivitu? Ekonomičnost trestního řízení?

Říkám hrát, protože být vyšetřovatelem je řemeslo, tak jak jsem řekl. Být učitelem, učit někoho může kdokoli, ale něco naučit je také umění.

Takže apeluji na to, aby vojáci dělali to, co mají, to znamená, aby chránili naši vlast před vnějším před vnějším nepřítelem, aby byli rádi za to, co mají už v současném trestním řádu, to znamená, že podle § 12 trestního řádu jsou policejním orgánem oprávněným provádět prověřování trestné činnosti, a ti vojáci mají ještě něco navíc. Oni totiž i dnes mohou konat vyšetřování. A to nemá nikdo jiný z policejních orgánů, to má pouze armáda, a to u trestných činů vojáků spáchaných při plnění úkolu v zahraničí. Jestli chceme mít... Jestli chceme, aby naše Policie České republiky byla odborná, a já si to přeji a vždycky si to budu přát a budu pro to dělat všechno, tak ať vyšetřuje i trestnou činnost vojáků. Jestliže chceme dopřát vojákům to, aby si oni mohli sami prověřovat, vyšetřovat trestnou činnost, která se děje uvnitř, a budeme to odůvodňovat tím, že mají větší znalost struktury vnitřních předpisů, zvyklostí a postupů u Ministerstva obrany, tak se nám příště přihlásí policejní orgán Vězeňské služby, protože i oni mají rozhodně větší znalosti uvnitř věznic, než má Policie České republiky. Apeluji na to, nedegradujme vyšetřování na to, aby to mohl dělat kdokoliv, kdo si o to požádá a kdo to je schopný zde prolobbovat. Dále se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Schwarz, po něm paní poslankyně Válková.

Chtěl jsem vás seznámit, protože nechci zdržovat v podrobné rozpravě svými pozměňovacími návrhy, kolegyně, kolegové, mám jich několik, ale představím vám jenom dva. Ale nemohu si odpustit, prostřednictvím pana místopředsedy kolegovi Ondráčkovi já rozumím. Já jsem nebyl tak dlouho vyšetřovatel, já jsem byl trošku míň. Ale já bych to takhle asi nedával do jednoho pytle. Víte co, i lékař může být dobrý vyšetřovatel, i voják může být dobrý vyšetřovatel. Já měl to štěstí. On to štěstí neměl, kolega Ondráček. Ale já to štěstí měl. On byl na elitním útvaru a vím, co ti policisté dokázali vyšetřit.

Takže prosím vás, není to tak. Vojenská policie přebíral jsem, sloužil jsem v Žatci, přebíral jsem jejich spisy, snažili se ti kluci. Víte co, a když člověk chce, snaží se, tak je to v pořádku. Navíc nad nimi stojí státní zástupce. Všichni to víte, aspoň ti trošku znalí. Tak si myslím, že ten státní zástupce, pokud je v pořádku a chce něco vyšetřit, tak že on jim pomůže. Takže takhle bych to viděl já. A teď ke svým pozměňovacím návrhům, v rychlosti, abych nezdržoval. Dal jsem v rámci tohoto sněmovního tisku dva. Jeden se týká, že bych rád vrátil obecně prospěšné práce, to je trest obecně prospěšných prací udělený soudem, kde byl dříve 400 hodin, potom byl 300, já to chci vrátit zpět na 400 hodin. To je jeden pozměňovací návrh. A druhý pozměňovací návrh je ten, že odpracoval ten odsouzený na obecně prospěšné práce, že je odpracoval dříve za rok, pak se to prodloužilo na dva a já bych to chtěl opět vrátit za rok. Všechno staré nebylo špatné. Vysvětlím proč. 400 hodin během jednoho roku odpracuje jak nic a navíc ten člověk, kdo ho hlídá, jak mediační, tak probační služba, tak nějaký úřad, tak toho člověka nemusí evidovat dva roky u sebe, ale eviduje ho pouze jeden rok a ten trest je okamžitě odpracovaný. A když si to bude moct splnit až dva roky, tak to bude odkládat a nic neudělá. Tak to je důvod. Děkuji panu poslanci Schwarzovi. Prosím, aby se ještě v podrobné rozpravě přihlásil k těmto svým pozměňovacím návrhům. Nyní s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Nechci se přít o to, jestli lékař může být kvalitním vyšetřovatelem. Já tvrdím, že vyšetřovatel, a policejní vyšetřovatel, je řemeslo jako každé jiné a má ho dělat odborník.

Já apeluji na to, že práci odborníka má dělat odborník. Bylo nás tam jen velmi málo, kteří měli vysokoškolské vzdělání právního nebo bezpečnostního správního směru. Jestli chcete změnu k tomu, co tady navrhujete, tak ji dělejte. Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Helena Válková.